Pro mne je velmi zásadní, že Evropa není jenom o těch penězích, ale i o těch věcech, o kterých Jan Patočka řekl, a ptal se neustále, co je to za věci, za které stojí za to trpět. Pro mě znamená Evropa obranu důstojnosti a svobody člověka, právní stát, rovnost.